B17, pozměňovací návrh paní kolegyně Adamové.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. B19 je také pozměňovací návrh paní kolegyně Adamové. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Já se omlouvám. Požádám vás o strpení. Pan předseda Stanjura si chce provést kontrolu hlasování, než budeme pokračovat dál.

Prosím. Děkuji za slovo. Vznášíte námitku. Chcete opakovat hlasování.

S námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování. Pro pořádek vás požádám, pane zpravodaji, abyste zopakoval, o čem budeme hlasovat. Děkuji. Prosím, pane ministře, ještě jednou zopakovat stanovisko.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Děkuji. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. B22, pozměňovací návrh paní kolegyně Putnové.

Návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. B25 je pozměňovací návrh pana kolegy Kaňkovského, ale ten již byl hlasován, tak jestli nemá námitku...

Nevidím. V tom případě návrh je nehlasovatelný a pokračujeme dál. Dále B26, pozměňovací návrh pana kolegy Zemka v rámci Ministerstva životního prostředí 10 mil. korun.

Návrh byl zamítnut.